Rozhodneme v hlasování číslo 218, které jsem zahájil.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Takže to bychom měli vypořádaný tento návrh.

Takže budeme hlasovat o tom, že zákoník práce bude jako druhý bod našeho jednání. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Budeme pokračovat.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh byl přijat.

Rozhodneme v hlasování číslo 222, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh nebyl přijat. Pavel Žáček podpořil návrh kolegy Bartoška, bylo hlasováno.

To bude první hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Druhá varianta je po pevně zařazených bodech dnes, to znamená, že by byl sedmým bodem. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zařazen jako sedmý bod dnešního jednání stanovisko vlády k plánu nová zelená Evropa.

Kdo je proti? Děkuji vám.